Děkuji. Pan poslanec Antonín Staněk bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych v kontextu debaty, která tady zatím byla vedena, vedle návrhu, který předložil pan kolega poslanec Mihola, předložil návrh na zamítnutí zákona. Ve třetím čtení samozřejmě.

Ano, děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo. Kolegyně, kolegové, už nebudu opakovat to, co zaznělo.

Tolik tedy odůvodnění v obecné rozpravě a následně se budou kolegové a já přihlašovat k tomuto v rámci podrobné rozpravy. Děkuji paní poslankyni, která byla poslední přihlášenou do obecné rozpravy. Zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Má pan zpravodaj, pan poslanec Bartoň. Prosím, máte slovo. Děkuji za ukončení obecné rozpravy. Já jenom shrnu, že v obecné rozpravě zaznělo mnoho argumentů.

Každopádně pak zazněl i návrh pana poslance Miholy, který, myslím, hlasovatelný je hned po obecné rozpravě, a to vrátit návrh zákona výboru k projednání. A pak zazněl i návrh pana poslance Staňka na zamítnutí zákona ve třetím čtení.

A nejenom že můžeme, ale také musíme. Já jsem přivolal poslance a poslankyně k hlasování.

Budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Rád bych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem již před dávnou dobou odůvodnil v obecné rozpravě.

Tento sněmovní dokument se týká platů pedagogických pracovníků.

My bychom rádi, aby mohl na výjimku jít učit v momentě, kdy studuje navazující magisterské studium. V současné době přes tisíc takovýchto studentů vypomáhá na školách.